Dámy a pánové, padlo tady několik návrhů. Nechtěl jsem zpochybnit snahu poslanců o to zařadit nebo dostat do zákona to, co tam v současné době chybí.

Děkuji. Máme zde návrh na zamítnutí předloženého návrhu. V tom případě budeme hlasovat.

Kdo souhlasí se zamítnutím předloženého návrhu? Kdo je pro, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. V tom případě hlasování prohlašuji za zmatečné. Poprosím opět o vaše přihlášení.

Vypadá to, že se nám ustálil počet. V tom případě dávám znovu hlasovat. Kdo je pro zamítnutí předloženého návrhu? Děkuji. Zahajuji hlasování. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Návrh byl přijat, to znamená, že předložený návrh zákona byl zamítnut. Děkuji vám.